Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že se to mělo otevřít až zítra, že skutečně toho času není dostatek. A mně velmi chybí to úvodní slovo paní ministryně v obecné rozpravě, a to proto, že by mě zajímalo, jak probíhají jednání na úrovni Evropské unie, jak probíhají jednání na úrovni OECD.

Podívejme se třeba na Francii, kde také navrhovali nějakou výši daně. Přitom teď také vyčkávají. Já bych v této souvislosti chtěl tedy paní ministryni požádat...